Nyní mi dovolte krátké odůvodnění.

Děkuji.

To by znamenalo, že z částky 60 milionů korun se nají už jenom 8 333 dětí. Z celkového počtu přihlášených dětí k obědům v jednom kalendářním roce zdaleka ne všechny obědvají celých deset měsíců, takže počet dětí zapojených do programu během roku je mnohem vyšší.

Školní obědy jsou pro děti důležité nejen tím, že se nasytí. Jsou také nedílnou součástí jejich socializace, protože neúčastí na obědě jsou vyloučeny z kolektivu spolužáků. To, že se dítě ve škole nají, má také prokazatelně pozitivní dopad na jejich školní prospěch a celkový vztah ke škole. Zároveň je důležité připomenout, že v červnu letošního roku se Česká republika přihlásila k evropskému dokumentu Záruka pro děti, který obsahuje výzvu pro všechny členské státy, aby bylo dětem zajištěno alespoň jedno zdravé jídlo každý školní den.

Vzhledem k vysoké inflaci a rostoucím cenám energií a potravin bude přibývat dětí, které budou bezplatné školní obědy potřebovat, proto navrhujeme navýšit dotaci o dalších 40 milionů korun. Ráda bych vás požádala o podporu těchto návrhů vzhledem k tomu, že oba pozměňovací návrhy se týkají velmi prospěšných věcí. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jenom pár poznámek k vaší reakci na moji reakci.

Samozřejmě nevyčítám to bych byla proti sobě nevyčítám, že vyberete, jak vy říkáte, víc, nebo že byste vybrali míň, nebo... Vy říkáte, že to počítali experti Ministerstva financí.

Ale tady nejsou žádné výpočty, to nevyplývá z žádné analýzy Ministerstva financí. Vy říkáte: Počítali to experti Ministerstva financí. Víte, že jsem opakovaně žádala o nějaké propočty, nedostala jsem žádné propočty.

Co se týče tady toho odvodu, který se má projednávat v pátek ve stavu legislativní nouze, to počítali experti Ministerstva financí? Vždyť ten zákon předkládá MPO, a já jsem se včera nebyla schopna dobrat, kdo vlastně ten zákon zpracovával. Odpovědi na moje otázky mi nakonec dávali experti Ministerstva financí. Takže já nevím, já jsem od vás teď poprvé slyšela, že to počítali experti Ministerstva financí. To tedy jsem překvapená, to je pro mě nová informace.

Nic takového neexistuje, protože ani jeden z těch návrhů nešel žádným řádným legislativním procesem.

To všechno bude v pátek, proto bych bývala uvítala, kdybyste tu byl, a proto to dnes prostě rozebírám.

No, ale Finanční správa nebude kontrolovat, nebude spravovat ten odvod.

Proto zřejmě máte v důvodové zprávě napsáno, že je možné požádat o stanovení záloh jinak.